Politického boje!

První strana stále dokola. Ano.

Neuvěřitelná prasárna! Ale že mi sahají na rodinu, na děti, na manželku neuvěřitelné! Takže já chci jenom říct, že a znovu to opakuji... Já vám jenom přeju všem, aby se vám to nestalo, aby si někdo neobjednal vaše stíhání, stíhání vaší rodiny a vašich dětí, protože je to neuvěřitelné.

A budeme bojovat.

Samozřejmě jde o to, abych byl poškozen. No tak Vitásková pět let chodila po těch soudech. Zničili jí život.

To jsou ta fakta. Ne ty věci, které jste četli v novinách a slyšeli v televizi.

Ale pane premiére, neberte to nijak osobně. Já jsem profesí advokát.

Děkuji panu poslanci a nyní pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, milý předsedo hnutí ANO, váš projev byl, jako byste byl úplně nový v politice.

Nic.

Kdo je chránil celou tu dobu? Vaše hnutí!

Pan Komárek, pokud se nepletu, to, co říkal u soudu, říkal jako obžalovaný, to znamená jinými slovy, mohl legálně nemluvit pravdu.

Bohužel.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já protestuji proti útokům na státní zástupce a doufám, že nehodláte v tomto pokračovat, prostřednictvím předsedajícího. Děkuji. Nyní s faktickou pan poslanec Marek Výborný. Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, pan premiér Babiš tady zmínil jméno europoslance Tomáše Zdechovského. Rád bych zde uvedl ty pomluvy, které tady zazněly, na pravou míru, tak jak to je. Tomáš

Tento výbor se sešel na svém jednání, které bylo naplánováno více než půl roku dopředu.